Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni za uvedení předloženého návrhu. Konstatuji, že zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Řehounek. Nicméně já přeruším projednávání tohoto bodu, protože za okamžik bude 13. hodina, kdy přerušíme nebo ukončíme dopolední jednání dnešní schůze.